Co se týká ale zástupců profesních komor, to znamená, explicitně uvádím advokáti, notáři, daňoví poradci, soudní exekutoři, auditoři, tam se držíme striktně pouze rozsahu implementace DAC 5, to znamená rozsahu, který už dneska stejně oni musí sdělovat Finančnímu analytickému úřadu, a rozhodně necílí ani stávající úprava AML směrnice ani DAC 5 na prolomení jejich tajemství vyplývajícího z právního vztahu s klientem, ale pouze se to týká informací to je dokonce vyloučeno, tyto informace sdělovat, protože samozřejmě je považováno advokátní tajemství a tajemství těchto profesí za nedotknutelné, ale oni pouze jsou povinni sdělovat informace o klientech a obchodech, které nejsou právní pomocí, to znamená zprostředkování obchodů, správa cizího majetku.

Děkuji za slovo. Já vám děkuji, paní ministryně, a do diskuse se hlásí pan poslanec Benda. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy a vážení pánové, já jsem za prvé byl upozorněn, že včera jsem byl přerušen přesně v okamžiku, kdy jsem žádal o přikázání do ústavněprávního výboru, takže pro jistotu teď ještě jednou na stenozáznam: doporučuji, aby tento návrh zákona byl přikázán kromě garančního výboru, kterým respektuji, že je rozpočtový výbor, také ještě do ústavněprávního výboru. To je formální návrh. Dále doporučuji, abychom nezkracovali lhůtu na jeho projednávání. To opravdu není vůbec žádná snadná věc. A já si myslím a musím říct, že mě paní ministryně úplně nepřesvědčila v tuto chvíli svým vystoupením.

Říká: stejnou cestou, jako jsme se vydali my, se vydaly další země jako Francie a Slovensko. No, nevím, kdo jaké máte zkušenosti, ale že by zrovna Francie a Slovensko měly být pro mě úplně příkladem zemí, podle kterých se máme řídit z hlediska vnitřní správy a z hlediska ochrany citlivých údajů? Tak u Francie jsem si tím téměř jist, Slovensko dejme tomu je nám relativně blízká země, ale i tam bych řekl, že míra citlivosti k ochraně soukromí je na jiné úrovni než v České republice. Takže to také nejsou země, kterými bych se já úplně chtěl řídit. A všechno to, co tady zaznívá, ano, odpovídá tomu to, co jsem tady včera říkal. Dochází z nejasného důvodu k tomu, že místo toho, abychom řekli: prohloubíme správní spolupráci mezi správními orgány, které již mají možnost takové informace zjišťovat a DAC 5 nevyžaduje nic jiného, než aby informace, které jsou uvnitř země v nějakém systému, byly s jinými zeměmi vyměňovány. DAC 5 nenutí žádnou zemi, aby začala zjišťovat více informací pro svoje informační systémy. A tady dochází k situaci, kdy řekneme: kvůli tomu, že chceme mít DAC 5, tak všechny věci, které dnes má výlučně FAÚ pro nejzávažnější trestné činnosti, jako je praní špinavých peněz a boj s terorismem, náhle řekneme, že by teoreticky, potenciálně mohl mít každý finanční úřad, respektive dokonce každý správce daně, tak jak jsem tady o tom hovořil, že se to týká i místních poplatků. A říkáme: no, máme kontrolní mechanismy. Upřímně řečeno nemáme.

Já tomu do jisté míry rozumím.